Jde o to, že je evidentní, že tady máme nemalé skupiny osob, jejichž zdravotní hendikep je trvalý.

Všichni tady víte, že posudkoví lékaři jsou velmi přetíženi, nestíhají, úřady práce tyto průkazky dneska vyřizují běžně v tří až čtyřměsíčních lhůtách.

Ten návrh je nejenom ku pomoci těmto skupinám našich obyvatel, ale ten návrh je i ku pomoci šetření nákladů státního rozpočtu. Takže prosím pěkně, kdybyste se opravdu podívali optikou toho, že tyto dva sněmovní tisky, které jsem teď představil, opravdu mají smysl.

Myslím si, že živnostníci, malé a střední firmy si určitě zaslouží ještě podporu ve formě odpuštění odvodů na sociální a zdravotní ještě do konce roku.

Je tady také navržen návrh, který se týká financování krajů, a tady bych chtěl významně připomenout nejenom obce a města ztratily velkou část svých příjmů. Mnoho krajů v České republice včetně i toho, ze kterého jsem já, se potýká s tím, že už dneska nemají finanční prostředky. Vedení Olomouckého kraje připravuje materiál na zastupitelstvo, které bude zhruba za týden a půl, s návrhem půjčky jednu miliardu korun.

Takže prosím pěkně, pojďme třeba i takovéto návrhy včetně těch, které tady jsou z hlediska podpory kultuře a podobně, podpořit. Děkuji za to.

Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Myslím, že je mou povinností se vyjádřit k dnešní plánované mimořádné schůzi a k bodům, které se na ní budou, nebo měly by se probírat, a říct, jaké bude stanovisko hnutí Svoboda a přímá demokracie. Začnu prodloužením doby prominutí placení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanců do konce letošního roku.

A dnes zde máme na programu další, obdobný návrh, kde navíc ani nejde o úplné odpuštění povinnosti platit za tuto dobu sociální pojištění. Jedná se jen o jeho snížení na úroveň minimálních záloh, a ani toto není dle svého stanoviska vláda ochotna akceptovat. Takže my se v SPD ptáme jak chcete pomáhat těmto lidem, těm živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří tu pomoc skutečně potřebují? Hnutí SPD se dlouhodobě snaží zlepšit situaci našich zdravotně hendikepovaných občanů, proto samozřejmě podpoříme odstranění byrokratických procedur při žádostech o prodloužení platnosti průkazů zdravotně postižených osob, ale tito lidé potřebují systémovou pomoc. Proto zase SPD prostřednictvím naší místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové nedávno navrhla výrazné zvýšení takzvaných příspěvků na péči pro osoby, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na pomoci jiných osob. Tyto příspěvky jsou velmi nízké a neumožňují jim důstojný život a my žádáme vládnoucí koalici, aby se prosím zamyslela i nad tímto problémem těchto lidí a umožnila jim důstojný život. A samozřejmě podpoříme i pomoc zaměstnancům na dohody o provedení práce ve formě zvýšení hranice příjmů, do které nebude existovat povinnost platit pojistné odvody. V době nouzového stavu se hnutí SPD svými návrhy a politickým tlakem zasloužilo o prosazení zvláštní finanční pomoci těmto občanům. Zejména se to týká rodičů samoživitelů. Ovšem dosud vláda odmítá přiznat jakoukoli finanční kompenzaci živnostníkům zaměstnaným na částečné úvazky v pracovním poměru, a proto jsme v srpnu za hnutí SPD podali návrh zákona, který by jim takovou finanční pomoc poskytl. Takže to bylo k některým sociálním otázkám, které by se dnes na mimořádné schůzi měly probírat a které by podle našeho názoru ještě v té pomoci občanům v této koronavirové době významně zlepšily život.

A vláda to odmítla. Vláda nám přece řekla, že připravuje nový krizový ústavní zákon, kde se bude měnit mnoho podmínek.